Na druhé straně budí rozpaky radikální návrhy na privatizaci penzijního systému v podobě povinného spoření.

Průběžný systém financování důchodů se v posledních letech dostal do krize. Kritici si stěžují, že je průběžný systém financování důchodů příliš rigidní, že jako výdobytek sociálního státu přispívá k vysoké nezaměstnanosti, že důchodové pojištění oslabuje podněty k práci a snižuje růstový potenciál ekonomiky. Průběžný systém je instituce, která činí rozdělení koláče sice rovnějším, ale omezuje velikost tohoto koláče. Ne vždy ekonomové zastávali takový negativní názor.

Uskutečnění těchto opatření je však politicky a sociálně citlivé. Přesto se zdá, že kosmetické úpravy stávajícího systému v řadě zemí nestačí. Růst výdajů na důchody je sice zpomalí, ale nemusí znamenat dlouhodobě perspektivní řešení. Debata o penzijní reformě je klasickou ukázkou, jak funguje ekonomická teorie politiky . Politické strany se předhánějí v návrzích na změnu dosavadního systému, který je některými považován za neuspokojivý.

Výsledkem těchto tlaků v rámci politického systému jsou však spíše drobné kosmetické změny stávajícího systému.

Ačkoliv jak obhájci Bismarckova systému, tak stoupenci radikální reformy stojící politicky na opačné straně mají jedno společné: hodlají řešit důchodový problém pomocí zadlužení. Vyjdemeli z předpokladu, že vládní dluhy budou jednou vykoupeny vyššími daněmi, podněcuje nás to spíše hledat takový model reformy důchodového systému, který minimalizuje vládní schodky s ní spojené.

My jsme zásadně proti.

Ale znovu říkám, těch materiálů je hodně, tak jsem si vybral jeden z nich, který by mohl také vzbudit právě třeba nějakou diskusi. Co se týče typu penzijních systémů, tak systémy důchodového zabezpečení lze členit dle různých kritérií: povinné nebo dobrovolné členství, veřejný nebo soukromý management, pojištění nebo redistribuce, fondový nebo průběžný systém, definované dávky nebo definované příspěvky. Pomoc ve stáří může být zajištěna pomocí zaměstnavatelských fondů, soukromých penzijních fondů, osobními úsporami či životním pojištěním. Lidé rovněž mohou investovat do vlastních dětí či nemovitostí. Je nezbytné odlišit systémy průběžně financované, dávkově definované a systémy průběžně financované a příspěvkově definované a systémy fondově financované a příspěvkově definované či fondové systémy dávkově definované.

Takže se podívejme, jaké mají ty různé penzijní systémy, jaké mají své výhody i nevýhody. Výhodou veřejných průběžných důchodových systémů je, že jsou odolnější proti inflaci, nepodléhají výkyvům na kapitálovém trhu a umožňují vyrovnávat důchodový systém podle parametrů. Jejich nevýhodou je často vysoké přerozdělování, povinné příspěvky, které mají charakter daně, a větší citlivost na demografický vývoj.